Prosím předsedu komise, aby tento návrh uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, myslím si, že už ten dlouhý název komise, který četl pan předseda asi minutu, svědčí o tom, že během té krátké doby se práce komise stihnout nedala. Jen připomenu, že komise byla zřízena na konci června, až v červenci byl teprve zvolen její předseda, to znamená, že komise mohla začít pracovat.

Museli jsme si nechat doručit spoustu písemností, které přicházely v určitém čase a nedaly se ještě vyhodnotit.

A přestože jsou názorové rozdíly, tak je jednání kolegiální a je vedeno podle mě asi nejlíp, jak se dá vést. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Odkazuji se na usnesení, které existuje, ale já ho raději přečtu.